Děkuji za doplňující dotaz. Pane ministře. Myslím, že těch několik desítek tisíc hlav zůstane, mimochodem včetně některých zaměstnanců, kteří tam přišli po vítězství ODS ve volbách, a já je vůbec nebudu posuzovat podle toho, v jaké straně jsou nebo za jakých okolností se tam dostali, ale jen na základě výsledků jejich práce a jejich jisté loajality. Zatím s tím nemám sebemenší problémy. To nejsou věru tito lidé.

Pokud mám dnes informace, tak Policie České republiky už má počítače těch pracovníků. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Pane místopředsedo, vážený pane ministře, interpeluji vás v problému, který je vám jistě podrobně znám jak z osobní, tak profesní zkušenosti.

Pro nutnost dokončení hovoří řada faktorů, ale hlavní jsou: Dálniční obchvat Přerova značně zlepší životní prostředí v samotném městě a okolí.

Dlouhé fronty automobilů před vjezdem do města, tranzit centrem města jsou samozřejmostí.

Druhým důležitým faktorem je nedostupnost města pro investory, která může být příčinou více jak 11 % nezaměstnanosti, a na mapě nezaměstnanosti patří Přerov a Přerovsko mezi nejvíce postižené. Již nastartovanou realizaci stavby zastavil nechvalně známý, proslulý ministr Bárta, který měl heslo, že Morava je jeden velký kruháč a už tam nedá ani korunu a ani nepovolí žádnou stavbu.

Děkuji za interpelaci. Poprosím pana ministra Antonína Prachaře o odpověď.

Vážený pane poslanče, máte pravdu, že situace v okolí Přerova, v centru Moravy, je velmi kritická.

Byla vypsána soutěž na zhotovitele aktualizované dokumentace pro stavební povolení.

Tady asi bude muset dojít ke změně uvažované konstrukce delšího rozpětí mostu a vyžádá si to nějaký čas.

Máte pravdu, jsou vykoupeny téměř všechny pozemky.

Děkuji, pane ministře za odpověď. On už to asi nebude dotaz.